No ale proč je to internetové připojení tak důležité z hlediska živnostníka a podnikatele? Protože v § 21 a 22 návrhu zákona o evidenci tržeb se hovoří o tom, že za případné výpadky připojení a jeho kvalitu nese odpovědnost sám podnikatel. A to už není taková banální povinnost, jestliže vlastně odpovídáte za to, že budete mít kvalitní připojení.

Ale i kdyby to všechno dobře fungovalo, tak nějakých 30 tisíc ročně pro drobného živnostníka, to opravdu nejsou žádné drobné a může to reálně znamenat existenční ohrožení jeho podnikání, může to být problémem pro jeho rodinu, protože je přece jasné, že drobní podnikatelé často ručí vlastním majetkem za své podnikání a to, co dělají, se významně dotýká i jejich rodin. Já už jsem tu poukázal, toto jsou čísla, která jsou víceméně jasná a dají se z materiálů Ministerstva financí vyčíst. Bohužel jasná, protože zatížení jak podnikatelů, tak na straně státu, tedy daňových poplatníků, nás všech, je poměrně značné. Jiná čísla ale už tak jasná nejsou a tady bych očekával, že Ministerstvo financí bude přece jenom přesnější, a pokud toho není schopno, tak nebude tak vehementně elektronickou evidenci tržeb prosazovat, protože vlastně nebude vědět, co přinese.

A jenom to ukazuje, že vláda i přes stamilionové náklady na zavedení elektronické evidence tržeb neví, kolik systém přinese. Otevřeně připouští, že takové číslo vlastně nemá k dispozici, že tu analýzu neprovedlo. Sám pan ministr Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny v říjnu prohlásil, že v případě EET jde o předběžné odhady až praxe ukáže, nakolik byly ty odhady přesné. Tolik citát. No, jsou velmi nepřesné, protože se liší až dvojnásobně.

A dnes tedy místo prodeje za hubičku to vypadá, že se dočkáme jakéhosi polibku smrti pro malé podnikatele a živnostníky, což určitě není to, čemu můžeme lhostejně přihlížet. Ten složitý systém, který tady chce vláda vytvořit, samozřejmě ve svém důsledku bude omezovat svobodu podnikatelů a zákazníků a bude mít negativní vliv na kvalitu jejich života.

Protože když si uvědomíme kvalitu internetového připojení na řadě míst České republiky, problémy s ním, tak je jasné, že budeme vystaveni každodenním situacím, kdy nebude jednoduché ani z té jednoduché aplikace, o které tady pořád slyšíme, v telefonu s tiskárnou, to všechno administrativně dobře zvládnout a některé nákupy se nepochybně zkomplikují nebo prodlouží. Je tu samozřejmě i další problém, na který nás upozorňuje právě detailnější pohled na tu chorvatskou zkušenost. Chorvatská elektronická evidence plateb registruje, jak ti, co se tím zabývali více, vědí, i otevírací dobu.

Ale je to něco, co určitě nesvědčí nebo nevytváří podmínky pro svobodu podnikání. A je to něco, co určitě musíme odmítnout. Navíc, když si představíme tu situaci, že úplně dobře nefunguje internetové připojení a podnikatel bude mít v takovém případě povinnost prokázat, že nefungovalo a proč nefungovalo, tak vystavujeme toho podnikatele poměrně velkému riziku, protože pokud podnikatel neprokáže, že spojení nefungovalo, tak mu hrozí pokuta až půl milionu korun, o které bude rozhodovat státní úředník, a bude o ní samozřejmě rozhodovat zcela podle svého uvážení. V podstatě to znamená, že pokud to takhle bude schváleno, tak vám stát bez rozhodnutí soudu fakticky bude moci zavřít provozovnu.

Já bych tady i položil otázku, jak je možné, že díky tomuto zákonu bude za přestupek možné uložit pokutu až půl milionu korun. A je vůbec představitelné, aby v České republice, ve svobodném demokratickém státě bylo někomu zakázáno podnikání jinak? Může být zakázáno podnikání, ale rozhodnutím soudu. Ale jinak než rozhodnutím soudu je to opravdu zvláštní. A jiná otázka, která s tím souvisí, je, jak můžeme chtít, aby občan, podnikající občan, nesl odpovědnost za něco, co sám nemůže ovlivnit. A jak jsem tady jasně ukázal, internetové připojení pravděpodobně těžko budeme ovlivňovat, jeho kvalitu, ale ten podnikatel je za to odpovědný podle tohoto zákona a bude muset prokazovat, že v tu chvíli třeba nefungovalo a že on za to nemůže.

Navíc se tím posiluje moc státu vůči podnikatelskému prostředí, omezuje se svoboda podnikání, omezuje se naše osobní svoboda volby. Na vládu se přitom obrátili samotní zástupci podnikatelů a živnostníků, aby tlumočili konkrétní a bezprostřední výhrady těch, kterých se bude přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb týkat. Přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb podle zástupců podnikatelů odporuje zásadám liberálně demokratického státu. Protože tady je to postaveno na principu kolektivní viny a presumpce viny a nerespektuje to ani tu proporcionalitu, a tedy ani ten princip, který jsem tady zmínil, priorit jednotlivce, jeho svobody před státem.